Celá Evropa a Rusko zejména z historie velmi dobře vědí, co je to válka a jaké hrůzy, materiální škody, ale především lidské utrpení přináší. Je zřejmé, že i s naší vlastní unikání historickou zkušeností 20. století nemůžeme v těchto dnech a hodinách mlčet. Musíme využít veškeré efektivní prostředky k tomu, abychom Ukrajině maximálně pomohli a aby Ruská federace za svou agresi nesla patřičné důsledky. Válka vždy nejvíce dopadá na nevinné běžné obyvatele. Lidské utrpení a ztráty jsou již hlášeny.

A nyní poprosím pana poslance se stanoviskem klubu SPD, prosím.

Dnes to bylo velmi podobné.

To neočekávám od pana prezidenta Putina, ale měli bychom toto mít na mysli celou dobu.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče, a nyní vystoupí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, páni ministři, vážený pane velvyslanče, vážené paní poslankyně a poslanci, útok na Ukrajinu, který dnes v noci zákeřně a bezdůvodně rozpoutala Ruská federace, je největší vojenskou agresí proti Evropskému státu od druhé světové války. Je to však i útok proti základním hodnotám, na kterých spočívá soužití mezi civilizovanými národy. Dotýká se tak i bezpečnosti a životních zájmů České republiky. Vzhledem k těmto vážným okolnostem je velmi důležité, aby se Poslanecká sněmovna na této mimořádné schůzi vyslovila k situaci na Ukrajině a podpořila vládu v jejích dalších krocích. Jsem velmi ráda, že mohu konstatovat, že po dohodě všech klubů v Poslanecké sněmovně zde přednesu následující návrh usnesení: